Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, skončil čas určený pro jednání poslaneckého klubu hnutí ANO, budeme pokračovat. Přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami.

Nyní přednesu návrh usnesení, ke kterému je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.